Další věc.

Ten zákon má za cíl skutečně zvýšit ochranu před negativními důsledky návykových látek, zejména tedy tabáku, ale samozřejmě řeší se tam i alkohol, a snížit prevalenci kouření, to znamená výskyt kouření v populaci.

A to je prokazatelné. Samozřejmě můžete říct, že to nesouvisí s kouřením, ale my nemáme pro to jiné zdůvodnění zatím, než že to s kouřením souvisí. Takže to je ten důsledek a to je ten dopad. Opakovaně tady říkám, podívejme se do zahraničí, podívejme se, kde ten zákon funguje, byla tady zmíněna Anglie, jaké tam jsou dopady po deseti letech platnosti stejného zákazu kouření, jako je u nás.

Takže tady je jasně vidět, že ten zákon má pozitivní dopad na veřejné zdraví. A to je to samozřejmě, o čem to celé je.

To si myslím, že prostě není pro mě relevantní argument. Já také děkuji. Takže prosím pana poslance Zahradníka a připraví se pan poslanec Kalousek.

Prosím, pane poslanče.

Tak to není.

Děkuji. Prosím pana poslance Kalouska. Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra Vojtěcha. Ve vší úctě jako ministr zdravotnictví ani nemůže říkat nic jiného.

Není možné jedním dechem říkat, že po dvanácti měsících je příliš brzy na to, abychom řekli ty dopady, a na druhé straně vyjmenovávat ze statistiky, jak blahodárně se to projevilo na veřejném zdraví.

Tak jestli chceme argumentovat statistikou, tak argumentujme seriózně. Každý z nás, kdo někdy dělal nějakou zkoušku ze statistiky, ví, že kdybyste tohle říkal u zkoušky, byť na bakalářské úrovni, tak budete vyhozen, pane ministře! Já také děkuji. Prosím ještě s faktickou poznámkou pana poslance Onderku. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážení ministři, prostřednictvím pana předsedajícího k panu ministrovi zdravotnictví.

Jestli tady říkáte, že máte v rukou průzkumy, které jsou dělány na tisících respondentech, tak jak proběhlo ve veřejné televizi včera v podvečer, tak je to otázka jedné kalkulačky a zdravého rozumu.

Tímto průzkumem se zaštiťovat a říkat, jak tedy nám to všem strašně škodí a jak je to špatné, si myslím, že je nefér. Druhá věc, která s tím souvisí, je dopad na zdraví.

Ani jsem nikoho z nás neslyšel říkat, že bychom chtěli zrušit tento zákon.

Já také děkuji. Nevypadá to tak. Je, tak prosím.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já se pokusím být stručný.